Za druhé dluhová brzda. Pokud bychom dále pokračovali v každoročním stamiliardovém zadlužování, tak bude pouze otázkou času, kdy dosáhneme takzvané dluhové brzdy, tedy situace, kdy se poměr státního dluhu k HDP dostane na 55 %.

Jedná se o jeden ze základních faktorů, který určuje, za jaký úrok si náš stát půjčuje prostředky na finančních trzích.

Případné zhoršení nominálního úroku, za který si Česko půjčuje, by se rychle začalo projevovat v nákladech na dluhovou službu. Za čtvrté inflace. Inflaci považuji v současnosti za největší problém, kterému česká ekonomika a česká společnost musí čelit. Nicméně faktem je, že úsporný balíček, který pomůže zkrotit výši schodku státního rozpočtu, je bezesporu fiskálně restriktivní nástroj, který působí protiinflačně. Za páté udržitelnost veřejných služeb.

Otázka nestojí, zda je potřeba dělat nepopulární kroky ve formě snižování státních výdajů a zvyšování příjmů státu, ale kdy tyto kroky udělat. Pokud bychom nedělali nic, tak bychom úsporný balíček stejně museli v budoucnu udělat jen s tím rozdílem, že by musel být mnohem tvrdší a s výrazným dopadem na úroveň veřejných služeb. Za šesté důvěra investorů. Pokud snížíme schodky státního rozpočtu, země bude atraktivnější jak pro domácí, tak pro zahraniční investory, což může vést ke zvýšení investic a podpoře hospodářského růstu.

A konečně poslední bod za osmé budoucí generace.

Děkuji za pozornost. Také děkuji.

Děkuji za slovo. Opět budu krátká. Děkuji panu nebo svému předřečníkovi za krásný projev.

Ale co by mě zajímalo?

Co myslíte, o kolik by se nám to snížilo? Děkuji za dodržení času.

A nyní prosím pana poslance Berkovce. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy poslankyně, páni poslanci, přeju vám příjemné letní pozdní odpoledne.

Ale jak známo, a průzkumy to potvrzují, novinový trh klesá. Objem tržeb z prodeje novin na českém trhu se podle odhadů na základě vývoje jejich prodaného nákladu aktuálně podle auditů pohybuje na úrovni asi tak 2,5 miliardy korun ročně.

Celkový prodaný náklad novin se každoročně postupně snižuje, tedy v průměru meziročně o 10 až 16 %.

To ovšem za předpokladu prodejních výsledků, kterých noviny dosahují teď.